Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a požádám, abyste se všichni přihlásili vašimi identifikačními kartami a případně, abyste mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Miladu Voborskou a pana poslance Ondřeje Koláře.

Zahájila jsem hlasování.

Tak to by byly prozatím došlé omluvy.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o celém návrhu pořadu. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 54. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak byl písemně předložen.

Konstatuji tedy, že pořad schůze byl schválen.